Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran Prosím, pane předsedo, máte slovo. V návaznosti na předešlý bod vám sděluji, že ve vyhlášené lhůtě také do 28. listopadu jsme na volební komisi obdrželi pouze jednu nominaci. Přijali jsme k ní usnesení číslo 147, kde konstatujeme, že volební komise obdržela od poslaneckého klubu sociální demokracie návrh kandidáta na jmenování předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a je to návrh na jmenování pana Vojtěcha Weise. I v tomto případě zákon způsob volby nestanoví, je to personální volba a vybíráme, resp. potvrzujeme jedno jméno. Takže volební komise navrhla volbu tajnou jednokolovou. A v poslední větě připomenu, že předsedu úřadu jmenuje prezident republiky ze dvou kandidátů, jednoho mu navrhujeme my jako Poslanecká sněmovna a jednoho navrhuje Senát.

Otevírám rozpravu. Pro jistotu, pane předsedo, bylo by možná vhodné načíst tu tajnou volbu v rozpravě. Dobrá, tak v rámci rozpravy navrhuji provedení tajné jednokolové volby. Ano, děkuji.

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím, pane předsedo, seznamte nás s dalšími kroky.

Výsledek volby oznámím okamžitě po sečtení výsledků volební komisí.